Vážená paní předsedkyně, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, pokusím se být maximálně stručný, ale nad rámec dohody, která vznikla na politickém grémiu, si dovoluji za vládní koalici přednést ještě další seřazení bodů. Proti tomu, jak to je dneska, nemám žádných námitek.

Tolik zítřek, s tím, že samozřejmě pokud by se skončilo, pokračovali bychom body v prvním čtení tak, jak byly seřazeny paní předsedkyní po jednání grémia.

Poslední návrh, který mám na pátek, abychom projednali třetí čtení bodu 87, sněmovního tisku 263, zjednodušeně řečeno, návrh zákona o České televizi a Českém rozhlasu, jako první bod v pátek ráno. Toto jsou tři návrhy, které mám. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych předstoupila před Poslaneckou sněmovnu s návrhem na zařazení nového bodu s názvem Nedostatek léků a žádám o jeho zařazení jako první bod dnešního jednacího dne. Teď mi dovolte, abych tento bod před vámi odůvodnila.

Protože ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nefunguje, svolali jsme v minulém týdnu do Poslanecké sněmovny zástupce klíčových profesních komor a oborových asociací, abychom mu pomohli nalézt řešení. Účast vrcholných představitelů českého zdravotnictví jasně potvrdila, že nedostatek léků chápe jako velký problém úplně každý.